Děkuji.

Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout alternativu k tomu usnesení tak, aby mohlo vystoupit více poslanců, ne pouze jeden.

Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu.

Kdo je pro, abychom vedli obecnou rozpravu jako takovou?

Návrh byl přijat. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu.

Budeme hlasovat o protinávrhu, že nebude vystupovat za každý klub jeden zástupce, ale neomezené množství zástupců. Chápu to dobře?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

A není ani elektronicky přihlášen.

Prosím, pane předsedo.

Pravděpodobně ne.

Já jsem přesvědčen o tom, že se budeme muset ještě minimálně jednou na ten zákon, byť ta změna bude pravděpodobně přijata, podívat, protože když se podívám na ty změny, které jsou v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu, v jednotlivých resortech, tak se mi jeví jako velmi nevyvážené.

To všechno je podle mého soudu ke zvážení.